Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes v Poslanecké sněmovně projednáváme výroční zprávy České televize. Já bych chtěl úvodně jasně deklarovat a vyzvat všechny kolegy a kolegyně v Poslanecké sněmovně, aby tyto zprávy byly schváleny. Je totiž zřejmé, že neschválení výročních zpráv by bylo politickým tlakem, který by mohl znamenat odvolání Rady České televize a nutnost volby rady nové. A pro tento krok opravdu nevidím žádný důvod. Dle mého názoru Česká televize funguje dobře, plní svoji úlohu a hospodaří transparentně, což dokládají právě výroční zprávy, o kterých se dnes jedná. Samozřejmě ani Česká televize a lidé v ní pracující nejsou bezchybní. Vnímám například problémy, které se řešily kolem dětského kanálu a jednostranných interpretací či vhodnosti obsahu nabízeného dětem. Jsem ale přesvědčen, že problémy, když se objeví, tak se je Česká televize snaží řešit a odstranit.

Není proto důvod měnit výši koncesionářských poplatků a toto téma rozhodně není tématem pro nejbližší dobu. Česká televize i Český rozhlas jako veřejnoprávní média, hrají v dnešní společnosti důležitou roli. Patrně ještě větší než před několika lety, kdy ještě neexistovaly stovky jiných informačních i dezinformačních zdrojů, které se snaží tvářit jako objektivní zpravodajství.

Hodnoty, jako jsou nezávislost médií a svoboda slova, které právě veřejnoprávní média reprezentují, musíme ctít a chránit. Já doufám, že moji kolegové v Poslanecké sněmovně sdílejí obdobný názor. Výroční zprávy České televize schválíme a zamezíme tím snahám ohrožovat nezávislost naší veřejnoprávní televize. Chtěl bych také upozornit skutečně na to, že zákon č. 483 o České televizi jasně dává do rukou rady právo jmenovat, odvolávat generálního ředitele, schvalovat rozpočet, kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních prostředků. Čili ta kritika, pakliže by měla být kritikou, by měla být směřována na radu, nikoliv na Českou televizi. A na závěr. Zcela jistě se zde objeví taktický manévr o sloučení projednávání jednotlivých zpráv. Ten považuji za účelový. Jednotlivé zprávy jsou odlišné, minimálně dvě zprávy jsou o činnosti a dvě zprávy jsou o hospodaření. A jednak to nasvědčuje tomu, co jsem řekl na začátku Vytvořit politický tlak na Českou televizi tím, že se například neschválí dvě zprávy a bude tady prostor pro to, aby při třetím projednávání třetí výroční zprávy se potenciálně vytvořil ten obrovský tlak na veřejnoprávní média. Já vás prosím, abychom zprávy, které jsou dnes projednávány, abychom je brali tak, jak bychom je brát měli, jako vyjádření toho, že Česká televize hospodaří transparentně, hospodaří v souladu s platnými zákony této země, a to vše dokládá příslušnými doklady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nenechme se unášet opravdu jinými zájmy než jen těmi racionálními. Nyní tady mám dvě faktické poznámky.

Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty, prosím. Děkuji. Dobré poledne.

Takže tolik jenom na vysvětlení, aby veřejnost nebyla matena. Děkuji za slovo. Vážené dámy, pánové, já jenom technickou připomínku k panu ministrovi kultury, který zde vystoupil, a který řekl, že vlastně neschválení této zprávy znamená politický tlak na veřejnoprávní televizi. Já to musím odmítnout.

Já sám za sebe říkám, že rozhodně nechci žádným způsobem ohrožovat veřejnoprávní média. Ale na druhé straně také říkám, že chci, aby byla vyvážená a objektivní, a objektivní na všechny strany.

Zleva i zprava. Od komunistů přes sociální demokraty, přes ODS. A všichni měli výhrady, ale nikdo neřekl žádnou subjektivní výhradu v tom smyslu: Já jsem tam byl málo, moc nebo něco. Nebo někdo se se mnou bavit nějakým špatným způsobem. Všichni přece komunikovali o trendech, o trendech České televize.

A dále ještě jsem chtěl podotknout jednu věc, protože to řekl pan ministr kultury, že nikdo přece nechce zvyšovat koncesionářské poplatky, televizní poplatky občanů.

Nyní tady mám v pořadí pět faktických poznámek. Děkuji za slovo.

Ale připomenu, že na volebním výboru jsme tu rozpravu sloučili čistě prakticky. Ale protože i vy jste v tom svém příspěvku mluvil o hospodaření a já jsem zpravodaj toho hospodaření. Ono to spolu samozřejmě souvisí. Takže my jsme tam sloučili tu rozpravu právě z těchto důvodů, ale samozřejmě o každé té zprávě se hlasuje zvlášť. Takže jenom tolik na vysvětlenou.